Měla jsem pocit, jako bych mluvila snad maďarsky. Na to podstatné jste bohužel vůbec nereagoval. Jeden přínos však včerejší diskuse měla.

Vážený pane ministře, včera jsem vám položila několik otázek bez odpovědi.

Je to důležité z řady důvodů.

Děkuji za slovo.

Naopak faktický pobyt bydliště může být obtížně sledovatelný. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví hlásí poskytovatel zdravotních služeb zjištěné infekční onemocnění nebo podezření na takové onemocnění způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Děkuji, pane ministře, za odpověď.

Pan ministr má zájem o odpověď? Takže mu uděluji slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.